Děkuji. Za klub občanských demokratů chci upozornit také na to, že i legislativní rada vlády, když se zabývala tím návrhem, konstatovala, že došlo k porušení legislativních pravidel vlády, a to je další vládní signál, proč je na místě věnovat té diskusi patřičnou pozornost.

Znamená to, že přestože vláda jasně řekla i ústy pana premiéra, že jeden jediný úředník nesmí přejít nově pod zákon o státní správě, tak se tak bude dít ne v jednotkách, ale bude se tak dít v tisících. To je další zásadní problém, proč jsme přesvědčeni o tom, že si tato norma zaslouží vážné projednání, důstojné projednání za přítomnosti předkladatele. Přejeme paní ministryni, aby se opravdu uzdravila co nejlépe a co nejrychleji a aby mohla celá ta norma projít standardním procesem, a pokládáme za důležité, aby tuto věcnou námitku Poslanecká sněmovna zhodnotila, protože projednávat v tomto oslabení tak závažný zásah do veřejné správy prostě vhodné není. Zároveň říkáme, že se připojíme k tomu, aby ta norma dostala co nejlepší podobu. Připravujeme komplexní pozměňovací návrh.

Děkuji.

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 64. schůze. S přednostním právem pan předseda Jurečka.

Děkuji. Prosím, pane poslanče.

A ty úřady budou mít jasně ohraničené mantinely.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno je 96 poslanců, pro 61, proti 29, návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen. Ještě dlužím přečtení omluv ministrů.

Dodatečně ještě přišla omluva pana ministra Miroslava Tomana, který se omlouvá také z pracovních důvodů. Nyní budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze.